Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 109/1. U stolku zpravodajů zaujali svá místa zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Novák. My jsme skončili uprostřed obecné rozpravy, kdy byl tento bod přerušen, takže znovu otevírám... nebo jsme v otevřené obecné rozpravě. Ptám se, zda se někdo hlásí o slovo, chce vystoupit. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Paní navrhovatelka poslankyně Valachová má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přece jenom několik glos k rozpravě, která zazněla. Především bych se chtěla vyjádřit k tomu, jaký dopad bude mít případné znovuobnovení placení nemocenské v prvních třech dnech nemoci na zaměstnavatele. Znovu bych chtěla všem připomenout, že návrh zákona počítá s kompenzací. Tato kompenzace je dostatečná a musím zcela odmítnout katastrofické scénáře, které někteří líčili v rámci obecné rozpravy. Také bych chtěla pro, řekněme, konkreto říct konkrétní příklad, jaký dopad má stávající neplacení nemocenské na průměrného zaměstnance s průměrným měsíčním příjmem 20 000 korun měsíčně.

Jestli má někdo pocit, že toto je důstojné, já tedy ne. A co způsobí změna, které případně dáte své hlasy, umožníte projednávání v dalších čteních a věřím, že i schválíte?

Myslím, že to je absolutní minimum, a myslím si, že to zaměstnancům dlužíme. A v době hospodářského růstu strašit tím, že nedokážeme důstojně zajistit nemocné v situaci, kdy se ekonomice daří, by bylo velmi nefér. Také bych chtěla zmínit, že chcemeli zlepšit nemocenskou, souhlasím s pirátským klubem, že nejde jenom o první tři dny nemoci, ale může jít o celou řadu dalších opatření a určitě se těším na další diskuse v dalších čteních. Dámy a pánové, dovolím si ještě jednou vyzvat Sněmovnu, vás všechny napříč politickým spektrem, abyste projednávání tohoto zákona umožnili a abychom dosáhli v tomto funkčním období významného zlepšení postavení zaměstnanců v době nemoci, to znamená v době, kdy upřímně řečeno každý z nás je nejzranitelnější. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní navrhovatelce. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás ještě jednou vyzývám k tomu, aby byl ve sněmovně větší klid, protože někteří z vás třeba neslyší to, že už byla ukončena obecná rozprava, hlásí se s faktickými poznámkami do rozpravy. Nemohu jim dát slovo. Je to nekolegiální, když je tu takový hluk, že všichni, kteří chtějí, nemohou sledovat průběh jednání. Jsme v okamžiku, kdy zaznělo závěrečné slovo paní navrhovatelky. Ptám se pana zpravodaje, zda má také zájem o závěrečné slovo. Nemá. Připomínám, že v obecné rozpravě v úterý 29. května zazněl návrh na zamítnutí, který předložil pan poslanec Jan Bauer, čili než budeme pokračovat dál, případně pokračovat dál, tak budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 144 přihlášeno 166 poslanců, pro 34, proti 93. Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor?